Ale to není věcí naší, to je věcí vás.

Neustálé změny.

Mně tedy opravdu vadí, že se bojíme Evropské komise, která teprv byla jmenována!

A my prostě v těch jednáních jako stát dlouhodobě selháváme. Já říkám dlouhodobě, tudíž nemířím kritikou pouze na tuto vládu. Já jsem z moravskoslezského regionu, kde máme podniky těžkého průmyslu, a hned za hranicemi máme stejné podniky z Polska.

Nemusí! To znamená, je to přímý konkurent našich podniků, mají mnohem nižší náklady. Každá vláda se snaží s polskými ministry vyjednat změnu a polští ministři se sice tváří vstřícně, jednají, ale neuhnou.

Co nám řekli?

Podívejte se, jak dopadli Poláci při volbě evropských funkcí jako naši sousedé a jak jsme dopadli my.

Jenom říkáme, nemá to být na dluh, ale jinak je to rozumný plán, tak se obávám spolu s nějakým z předřečníků, myslím, že to byl pan poslanec Urban, že nakonec ty investice zastavíme.

Rozumím těm, které přejdou jakoby do režimu ohlášení. A za druhé, jestli jsme dobře rozuměli tomu návrhu zákona, tak to, že to někdo podá k soudu, má odkladný účinek. Tak si představme, že zahájíte stavbu, třeba dopravní, někdo to podá k soudu, a v tom okamžiku podle návrhu zákona okamžitě musíte ukončit práci. Podle našeho názoru, tak jak je to napsané, nedá! Je tam sice, že soud musí rozhodnout do 150 dnů, ale tady ten střet moci zákonodárné a soudní prohrajeme. Já si myslím, že nejsme schopni soudní moc zákonem donutit, aby do 150 dnů rozhodla, a ještě k tomu vůbec pravomocně.

Prostě když se někdo rozhodne, tak to prostě dělá.

Už jsem zase zaslechl, že budeme navrhovat zkrácení lhůt. Honem honem rychle, abychom zavolali do Bruselu: už to máme? Bezesporu o těch problémech ví.

První šance. Další šance. Územní řízení, stavební povolení. Bodů, kdy vám odpůrci mohou vstoupit do procesu projednávání, je nesmírně mnoho, a já souhlasím s panem kolegou Zahradníkem pan ministr sice kroutí hlavou, ale já si myslím, že pan ministr těmto hlasům příliš naslouchá a příliš ustupuje a příliš respektuje jejich hlas. Oni jsou totiž dobře zorganizovaní, jsou dobře slyšet, mají výbornou PR politiku.

A my se obáváme, že tímto návrhem zákona pozici těch druhých ještě zhoršíme a naopak vylepšíme pozici těch prvních.

Děkuji za pozornost i v této pozdní odpolední či večerní hodině a minutě. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ivan Pilný, po něm pan poslanec Gabal. Omlouvám se, pane poslanče Gabale, písemná přihláška tady má přednost.